Máte slovo, pane místopředsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Po krátké poradě vedení Sněmovny, abychom se ujednotili, jakým způsobem budeme dál postupovat v souladu s jednacím řádem, jsme dospěli k tomuto závěru. Z pozice vedení Sněmovny budeme chtít, aby ten, kdo vystupuje, mluvil k věci. V případě, že tomu tak nebude, řídící schůze ho v souladu s jednacím řádem povede ke kázni, a v případě, že tento nebude respektovat napomenutí řídícího schůze, bude mu odebráno slovo. Setkali jsme se z toho důvodu, aby Sněmovna mohla dál fungovat a abychom postupovali jednotně jako vedení Sněmovny. Protože to není o tom, k jaké politické straně patříte, ale je to o tom, aby se respektoval jednací řád.

S faktickou se hlásil pan poslanec Vondráček. Máte slovo. Děkuji.

Ale já jsem vůbec neprotestoval, protože někdy i to porušení jednacího řádu je ku prospěchu věci. Já jsem jenom chtěl říct možná na zklidnění situace, že mám pocit, že těch vystupujících, ten počet se zvýšil poté, co jste omezili řečnickou dobu na deset minut. To je totiž efekt toho, že ti, co k tomu mají co říct a mluví k věci, tak už nemohou, protože jsou omezeni nějakým časem, tak vystupují jiní poslanci, protože ten klub chce něco říct, a toto je ten vedlejší efekt.

Tak proč si tu teď děláme možná takové už drobné naschvály?

Pane poslanče, čas.